Jenom zde chci připomenout, že tyto výtky s ním sdílíme, samozřejmě, protože jsme na ně poukazovali mnohokrát za celý rok, kdy ten služební zákon zde byl projednáván. Když si vzpomenu na úplný začátek a příběh služebního zákona, který, myslím si, že už je teď tady v Poslanecké sněmovně, naposledy, tak si říkám, kam to celé došlo.

Zpočátku se zdálo, že tento zákon bude bez problému přijat.

Že v Evropě existují státy, které mají princip generálního ředitelství státní služby, nebo to je jedno, jak se to jmenuje. Má to Polsko, má to Francie, Belgie, dokonce i částečně Velká Británie. Já nevím, co to bylo za ohrožení demokracie. Místo toho jsme jaksi převzali takového křížence, kdy jsme se inspirovali částečně v Německu, částečně na Slovensku, a do toho jsme přidali svoji vlastní specialitu. Já si myslím, že úplně tato česká specialita nebude řádně fungovat.

A nyní se řekněme tedy, co je tedy v současné podobě služebního zákona špatně. Je to mnoho věcí, ale připomeňme si ty zásadní. Začněme poměrně tou nejdůležitější a neustále omílanou a to jsou oni političtí náměstkové. Každý ministr může na ministerstvo přivést maximálně dva své politické náměstky. Ale nemusí je mít. Ale pokud je tam mít bude, tak to bude znamenat, že v podstatě budeme mít tři ministry. Protože političtí náměstci nemají jasně stanovenou agendu, kterou mají vykonávat, tak si neumím představit, co tam budou dělat. Navíc se mi zdá, že je to dobrá trafika pro kamarády, ať minulé vládní koalice, která zde byla do roku 2013, anebo současné vládní koalice. Nyní se zastavme nad tou číslovkou, proč zrovna dva. Proč ne jenom jednoho. To musí stačit. A opět tady byla argumentace v Německu mají politické náměstky. Oni mají jednoho, my budeme mít dva. Takže abychom byli opět nějaká rarita v Evropě, tak budeme mít dva politické náměstky. Pokud by nebyl žádný, bylo by to samozřejmě ještě lepší, protože dle našeho názoru ministerstvo zastřešuje ministr a ten by to nějakým způsobem měl zvládnout. Samozřejmě měl by mít svým způsobem svůj tým, ale který si přivede do svého sekretariátu. Když si představím jednání výboru tady v Poslanecké sněmovně a podle toho návrhu zákona tam ani ministr nemusí být přítomen, pokud o to vysloveně nepožádáme, bude ho třeba zastupovat právě onen politický náměstek, ale nicméně ho může zastupovat i odborný náměstek. To mně přijde úplně scestné.

Nikoliv politického náměstka. Ten by tam měl být automaticky, ale nemusí, jak očividně zákon to nestanovuje.